Už jste překročil, omlouvám se, děkuju za upozornění. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je Radek Vondráček.

I slovíčko může úplně změnit legislativní text a změnit smysl zákona, i jedno písmeno, když ho špatně napíšete, může změnit smysl slova. My jsme byli menšinová vláda a byly situace, jako je tahle, to byly právě otázky evidence skutečných majitelů, střet zájmů a podobně, kdy jsme zkrátka neměli podporu ani koaličního partnera.

Děkuji za dodržení času a připomínám, že jsme v tuto chvíli v obecné rozpravě, kde je v tuto chvíli řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková. Paní poslankyně, máte slovo. Ano, děkuji. Milá paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, oni to už oba moji oba předřečníci, pan ministr i pan zpravodaj, částečně odpracovali, takže já se pokusím jenom říci ty podstatné věci a jít od těch legislativně technických nesrovnatelností a nedostatků k tomu, proč vlastně tady teď debatujeme. Tak jedna, doufám, že jediná politická poznámka z mé strany na úvod.

Je mi úplně jasné, že v tomto má naprosto pravdu, řekněme, nebo je to velmi pragmatické řešení, a budeme muset tedy zatnout zuby a zřejmě hlasovat i pro projednávání a schválení v rámci režimu § 90. Ale myslím si, že je naprosto legitimní na mikrofon říci, že nemáme být vůbec na co hrdí, že jsme pouze, dá se říci, otrocky překopírovali směrnici evropskou, která nepočítá ani s tím, abychom doslova převzali její znění.

A já si osobně myslím, že přijímat něco, aniž bychom to komentovali, jak upozorňuje i ČAK ve svém stanovisku, když máme zavedenou, když máme určité tradičně používané judikované a aplikační praxí známé pojmy, které používáme pro určité konkrétní obsahy, jako je kontrola vlastnictví, ovládání, a my je nahrazujeme evropskými termíny, které přinejmenším jsou vágní pro nás v České republice, a neměli bychom k tomu vést ani v Poslanecké sněmovně tuto diskusi, tak to už opravdu si říkám, na co tady jsme? To budeme asi jako v devadesátých letech říkat, že na chvíli se musí vypnout žárovky, musí se přerozdělit majetek a pak zase bude právo fungovat?

Tak jestli chceme takovéhle zákony, budiž. Osobně těsně před projednáním jsem zašla ještě za zpravodajem a říkala jsem: Tady k tomu asi není co říci.

Ale, pane ministře, nechte nám aspoň tu možnost o tom diskutovat jako právníci.

Nedá se s tím asi nic dělat.

Také děkuji, paní poslankyně. Znovu připomínám, že jsme v obecné rozpravě zákona o evidenci skutečných majitelů, a kdo je další přihlášen řádně, je paní Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Cílem návrhu zákona je co nejrychleji splnit požadavek Evropské komise na úpravu zákona o evidenci skutečných majitelů tak, aby nemohly přetrvávat pochybnosti o správné transpozici příslušné právní úpravy Evropské unie v právním řádu České republiky.